Takže ty odposlechy samozřejmě mají smysl, pokud jsou používány proporčně a vedou k tomu, že to korupční právní jednání se daří efektivně stíhat. Samozřejmě že je možné, aby je nařídil pouze předseda senátu v přípravném řízení, soudce na návrh státního zástupce. Ten příkaz musí být odůvodněný, musí být písemný. Takže ty záruky v podstatě zákonodárce nastavil tím maximálním možným způsobem, jak je možné je nastavit. Čili já jsem chtěl podpořit to, aby zůstal zachován ten vládní návrh jak říkáme, my jsme konstruktivní opozice, takže rozhodujeme se podle obsahu toho, co je nám předloženo , nikoliv ty pozměňovací návrhy, které, řekněme si upřímně, jsou trošku výsledkem lobby advokátů, které jednak mají rušit odposlechy na korupční trestní čin maření spravedlnosti, když advokáti někomu nabízejí prospěch za to, aby v podstatě zmařil trestní nebo nějaké řízení u soudu, a svádí je ke křivé výpovědi, to je bod číslo jedna.

Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Chvojka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nicméně nejenom na základě vystoupení pana kolegy Michálka jsem se rozhodl, že ještě jednou vystoupím a vyjádřím se ke svému pozměňovacímu návrhu, resp. ke třem částem svého pozměňovacího návrhu, kterým bych chtěl nějakým způsobem měnit novelu trestního zákoníku. Co se týče těch prvních dvou bodů.

Je třeba říct, že ta narativní část ustanovení operuje se zločiny, na které zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, a nemyslím si tedy, že je nutné je zařadit do kategorie zvlášť závažných trestných činů, které by umožňovaly tak výrazný zásah do soukromí, jakým je nařízení odposlechů a záznamů telefonického provozu. Tento požadavek bohužel, bohužel, ostatně není podle mého názoru nijak ze strany předkladatele odůvodněn a jeví se sice na jedné straně být ulehčujícím pro orgány činné v trestním řízení, na straně druhé však velmi neúměrně zatěžujícím pro postižené osoby z hlediska zásahu do jejich Ústavou garantovaných práv a svobod.

Zvlášť v návaznosti na aktuální vývoj judikatury by tento prostředek měl být umožněn a měl by být používán jen opravdu ve výjimečných případech, a nikoliv jako běžný prostředek zajišťování důkazů v trestním řízení.

Já vám děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku paní poslankyně Válkové. Faktická poznámka, paní poslankyně Válková? Vaše dvě minuty. Jenom já nemám ráda, když se argumentuje nějakým výjimečným případem. Já doufám, že případ Zadeh je výjimečný.

Takže kvůli tomu říci nepřijmeme nějakou skutkovou podstatu, která padá na neurčitý počet případů a je smysluplná, žádoucí a zlepší nám tedy tu spravedlnost soudních procesů, si myslím, že není zrovna adekvátní příklad. Tak jsem chtěla na to zareagovat. Doufám, že případ Zadeh je opravdu výjimečný a nebude se už opakovat. Děkuji.